Děkuji panu poslanci Okamurovi za jeho vystoupení. Pan poslanec Velebný, nevidím ho, tak mu přihláška s faktickou poznámkou propadá. Paní poslankyně Fischerová v řádné přihlášce.

Děkuji za slovo. Přeji vám všem příjemný podvečer.

V tom se shodneme úplně všichni. To ano. Ale teď jakým způsobem k tomu dojít.

Nedostali se nazpátek.

Tato novela zákona 159, jak se mezi profesionály nazývá, prošla opravdu dlouhou debatou.

A nyní jsme u prvního čtení předloženého tedy až dnes. Vždycky jsem sledovala, kdy to bude zařazeno na program jednání Poslanecké sněmovny, a nějakým stylem se to nedostávalo, až dnes, takže to je v pořádku. Ale bohužel této novele zákona 159 naprosto nepředcházelo vnější připomínkové řízení.

Bylo to věcné jednání. Ale na základě schůzky byly vyvozeny připomínky.

Může se stát, že díky těmto limitům, kdyby došlo ke schválení zákona v tomto znění, mnoho cestovních kanceláří skončí, zejména těch malých, které vyplňují mezery na našem trhu, a jsou to takové kanceláře, které mají speciální programy, ať už je to pro zahrádkáře, pro tělesně postižené, pro památkáře. Znám spoustu takových menších cestovek a došlo by k tomu, že bude zase celá řada nově nezaměstnaných. Myslím si, že by to bylo opravdu diskriminující. A druhá věc je, že není určena hranice výše plnění pro pojišťovny, protože do toho nebudou chtít vstoupit, jestliže nebude určena výše horní hranice, kterou musí plnit.

Já se k tomu plně hlásím.

Děkuji paní poslankyni Fischerové za její vystoupení. Mám další dvě přihlášky do rozpravy. První pan poslanec Miroslav Kalousek, poté pan kolega Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za pozornost.